Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová a zpravodaj výboru pro sociální politiku poslanec Jaroslav Zavadil.